Vlastní akt slibu bude probíhat takto: poslanec Petr Fiala jako nejstarší místopředseda Poslanecké sněmovny VIII. volebního období přednese ústavou předepsaný slib a jako první jej složí do mých rukou.